Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Víte, zdaleka ne vždycky souhlasím s tím, co říká pan premiér Sobotka. Tuto vládu jsme nepodpořili, pana premiéra jsme nepodpořili a nepodporujeme, nicméně v této chvíli mu chci poděkovat za klid a objektivitu, se kterou odpovídá na tu snůšku pitomostí, co tady zněly předtím. Děkuji. Poté pan poslanec Korte. Já bych, nevím, jak jste se ostatní kolegové stačili orientovat, protože ta čínská jména jsou dost podobná a teď už jsem trošku ztratil ty vazby těch rodinných a politických klanů...

Takže jenom takové doplnění pro další hodinu PŠM ještě to doplnit o nějaké obrázky. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Korteho. Připraví se pan poslanec Kořenek. Prosím, máte slovo. Já pouze, samozřejmě vaším prostřednictvím, chci reagovat na slova pana Kováčika. Víte, mě to samozřejmě nejen nemůže urazit, to, co říkáte, ale nemůže mě to ani překvapit.

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Já se velmi omlouvám, já jsem si myslel, že tato republika má úplně jiné problémy. Ale zjevně jsem v noci asi nepostřehl, že se náš pan premiér stal zároveň premiérem Čínské lidové republiky. Takže bych mu chtěl tímto poblahopřát, protože jinak smysl toho příspěvku nevidím. Děkuji. Děkuji za slovo. Pro nás pro komunisty Řím zůstává Římem. Děkuji.

Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, rád jsem si vyslechl stanovisko pana kolegy Korteho. Chtěl bych ho mírně doplnit, protože se v některých věcech mýlí.

Myslím si, že je to potřeba k doplnění těch informací, které tady přednášel. Ale vážně.

Čili ano, i čínský národ má právo na vlastní politický režim a český národ má také právo na vlastní politický režim.

Děkuji vám. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, já se musím přiznat, že mě dojímá až k slzám, když slyším předsedu Komunistické strany Čech a Moravy, jak se odvolává na mezinárodní pakt o občanských a lidských právech.

Opravdu, jsem dojat. Nyní s přednostním právem pan premiér. Prosím, máte slovo. A děkuji za tu debatu, která se tak pěkně rozbíhá.

Když jsme před více než dvěma roky přišli do vlády, získali jsme důvěru Poslanecké sněmovny a získali jsme ji na základě nějakého vládního programu, který se teď snažíme realizovat. Ten vládní program byl založen na tom, že už je načase skoncovat s tím, že Česká republika byla v ekonomické recesi, že jsme země, která by měla růst, že jsme země, která by měla vytvářet pracovní místa. S tím souvisí také změna v hospodářské politice, ale také v podpoře exportu. A my jsme se prostě rozhodli opustit tu hloupou metodu, kterou tady uplatňovaly předcházející vlády, to znamená, že ignorovaly potenciál, který prostě má čínský trh. I když můžeme mít různé názory na to, jaká je v Číně vláda, jaký je v Číně politický systém, tak přece se shodneme v tom, že Čína je dnes druhá největší ekonomika. A je hloupé z pohledu země, jejíž pracovní místa jsou založena na exportu, a bylo by hloupé z pohledu země, jejíž pracovní místa záleží na tom, jak se nám daří prodávat naše zboží, jak se nám daří prodávat naše služby, protože my máme deset a půl milionu obyvatel, ale kapacity průmyslu jsou nastaveny úplně jinak... Ony prostě počítají s tím, že budeme schopni vyvážet.

To neznamená, že by se tyto trhy pro nás v příštích pěti, deseti možná dvaceti letech staly trhy klíčovými. Klíčovým pro nás vždycky zůstane v těch příštích desetiletích trh eurozóny, Evropské unie. Ale musíme hledat další a nové možnosti, abychom nebyli zcela a stoprocentně závislí pouze na ekonomickém vývoji v Evropě. Takže protože máme odpovědnost za zaměstnanost, za sociální a životní úroveň v České republice, tak jsme změnili hospodářskou politiku, změnili jsme politiku podpory zahraničního obchodu a snažíme se našim firmám a našim podnikatelům pomáhat, aby se dostali mimo jiné i na čínský trh. A samozřejmě že stojíme o zahraniční investice.